Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Končím projednávání bodu 46.